Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás požádala o ztišení, děkuji.

Za prvé se navrhuje zařadit do pořadu 16. schůze nové body: Aktuální situace na Ukrajině jako bod první.

Za druhé pak navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu:

V případě projednání těchto bodů bychom pokračovali dle schváleného pořadu schůze.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegové, vážení kolegové, pěkné pozdravení v úterním odpoledni a dovolte mi k tomu širokému gremiálnímu návrhu, který tady představila paní předsedkyně, ještě požádat o jednu změnu programu, respektive dvě změny programu, a to jménem předsedů pěti koaličních poslaneckých klubů ta změna se týká pátečního jednání.

Děkuji za podporu takto dvou pevně zařazených bodů na tento pátek.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poprosit, jestli bychom nemohli o bodu číslo 14, sněmovní tisk 96, zákona o ochraně veřejného zdraví, hlasovat jednotlivě, samostatně, z toho gremiálního návrhu. Nyní je přihlášen písemně k pořadu schůze pan poslanec Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.